Takže my tady, ať to nemusím celé vyjmenovávat, máme tady také, zvyšujeme částku na náhradní výživné pro nezaopatřené dítě. Vy snižujete podporu rodičům samoživitelům, my to chceme zase zpátky dorovnat. Prostě to je takový programový střet tohleto, ta vládní pětikoalice, která je totálně proti slušným lidem.

A také samozřejmě navrhujeme zvýšení podpory osobám se zdravotním postižením, formou třeba i příspěvku na mobilitu, příspěvku na zvláštní zdravotní pomůcky a tak podobně.

V podstatě znovu říkám, principiálně je tohle podpora slušných lidí a přesně říkáme, kde na to vzít. Takže znovu říkám, jak už jsem tady vysvětlil, že my v SPD prostě pro takové vládní rozpočty, které nemají ani symbolicky nastavené parametry nějaké efektivity, prostě hlasovat nemůžeme a nebudeme.

No, nízké vy jste jim zrušili slíbené peníze. Takže děkuji za pozornost a my takovýhle rozpočet opravdu podporovat nebudeme. A prosím zároveň poslance, kteří by chtěli alespoň trochu myslet na občany, především z vládních řad, aby podpořili naše pozměňovací návrhy. Děkuji, pane předsedo.

Poté se hlásí s přednostním právem a připraví se paní předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová. Prosím, máte slovo. Dobrý den, vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, já bych se k návrhu stávajícího rozpočtu vyjádřil velice stručně. Ten rozpočet má podseknuté příjmy.

Ale je to jednoznačné, je to jednoznačné.

Ano, těm nepoctivým to pomůže, takže vracíme se do časů, kdy zase se budou všichni ptát: Chceš to na fakturu, nebo bez faktury? A to všichni víme, jak to je.

Takže já jen zopakuji, že my určitě jako opozice podporujeme vládu v krocích z hlediska podpory Ukrajiny.

Chtěl bych jenom upozornit stávající vládu, že samozřejmě pomoc uprchlíkům je velká výzva, je to logistická záležitost.

To znamená, že ti, kteří žádali o dotaci, už dostali peníze a potom se čeká na evropské peníze. A jestli je tam šedesát nebo stovka nebo kolik, to nevím, ale zkrátka vláda nemluví o příjmech.